To byly omluvy.

Kromě bodu 34, sněmovní tisk 911, první čtení, zákon o zaměstnanosti, se jedná o návrhy zákonů ve třetím čtení, u nichž byly splněny zákonné důvody. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Ano, předpokládáte správně. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Já bych si dovolil navrhnout dvě změny v pořadu schůze, které by se měly týkat příštího týdne.

Navrhuji je vyřadit z pořadu schůze.

Děkuji. Další s přednostním právem, předseda klubu ANO pan poslanec Faltýnek. Prosím, máte slovo. Dobré ráno, vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl jedno pevné zařazení bodu, a to bodu 4. Jedná se o vládní návrh zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní.

Prosím na úterý 6. 12. jako první bod jednacího dne před již pevně zařazené body.

Prosím, máte slovo.

První důvod je důvod řekněme věcný, vycházející z nové situace v regionální samosprávě. Víme dobře, že před více než jedním měsícem byla zvolena v našich krajích nová krajská zastupitelstva. Ten zákon, který se má týkat nového způsobu zřizování národních parků, určitě stojí za to, aby se s ním nově zvolená zastupitelstva seznámila a hlavně aby k němu mohla zaujmout nějaké stanovisko.

Nyní tedy máme nová zastupitelstva, nové vedení našich krajů, nové krajské koalice i krajské rady a já si myslím, že by měly dostat šanci prostudovat tento návrh a ještě předtím, než poslanci a poslankyně se k němu vyjádří hlasováním, nám sdělit svůj názor. Poprosím, abyste přerušil svůj přednes, a poprosím kolegy a kolegyně, aby se ztišili. Děkuji vám za to, že jste můj projev označila slovem přednes. Druhý důvod je důvod formální. Ten formální důvod spočívá v okolnosti, na kterou tady upozorňoval již v minulém projednávání tohoto návrhu náš kolega poslanec Marek Benda. Je to to, co se vloudilo do legislativně technických úprav k tomuto tisku, které bychom měli jedním hlasováním schválit jako formální věc, a přitom se děje to, že v těchto legislativně technických úpravách se do článku 3 našeho návrhu, což jsou zrušovací ustanovení pro jednotlivé normy, které budou po případném schválení tohoto zákona již zbytečné, tak se tam také jako nový bod 5 vtěluje ustanovení o tom, že se ruší zákon 365, tedy zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko.

Čili znovu ještě berte na vědomí, prosím pěkně, tyto mé dva důvody a dejte šanci ministerstvu a našim legislativcům, aby se s tímto problémem poprali.